Děkuji vám, paní poslankyně, a táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, v tom případě končím obecnou rozpravu. Táži se, zda si chce vzít pan předkladatel nebo zpravodaj závěrečné slovo. Máte slovo, pane ministře.

Děkuji za tu diskusi, byla skvělá a pro mě velice poučná. Rozumím tomu, že kolega Kalousek má celý život jednu strategii, těch dvacet let se napakovat a dělat byznys pro sebe.

Vydělávat, dělat zisk transparentně. Takže já bych udělal bilanci obce kraje stát. Jsou to nejlépe hospodařící jednotky.

Lepší než stát, lepší než kraje. Jsou nejlepší.

Nevím, kdo za to může. Ale mají taky celkem slušné zůstatky na účtech.

A pane poslanče Kučero, už neříkejte, že nevybíráme daně, už si to konečně nastudujte, prosím vás.

Ano, to, že je posun v těch daních no protože nejlepší ministr financí kašle na Finanční správu.

Takže když to porovnám, já souhlasím s vámi, ty obce by si to asi zasloužily.

Tak jako kraje. Ale já vám fakt děkuji za tu diskusi, protože bych chtěl říct panu Bendlovi prostřednictvím pana předsedajícího, že my fakt kšefty neděláme. My neděláme kšefty.

Nebo možná bychom mohli dát miliardu do sportu pro děti.

A je to samozřejmě námět k diskusi v rámci koalice. Děkuji. Táži se, zda i pan zpravodaj si vezme závěrečné slovo. Ne, děkuji.

S přednostním právem se hlásí pan místopředseda Gazdík, po něm pan předseda Stanjura. Máte slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budu velice stručný. Chtěl bych panu ministrovi poděkovat za tu nabídku školení a jenom říct, že se do něho hlásím. Na školení o výběru daní za první polovinu tohoto roku. Děkuji vám, pane místopředsedo.

Myslím, že by bylo dobře, kdyby si stát zmapoval například oblast sportu, kolik peněz dávají obce a města do podpory mládežnického sportu, neregistrovaných sportovců. Do výstavby, údržby a velmi levného nebo bezplatného používání sportovišť. Jsou to obrovské peníze.

Chodí tam neorganizovaná mládež. Ne všichni chodí sportovat a chtějí být aktivními sportovci. I ti mají možnost a my platíme správce, kteří tam dohlížejí na pořádek. Nejsou to malé prostředky.

Jsem si skoro jist. V mém kraji to tak bezesporu je. Desítky bodů na krajském zastupitelstvu, to znamená a velmi často to jsou zase dotační titulky pro obce z krajské úrovně. A ne ty nejlepší projekty, ale jak velmi často bývá, ty nejlépe napsané projekty. A to je velký rozdíl. Protože zejména starostové malých obcí nemají lidi k tomu, aby to dali pěkně, pěkné obrázky, aby to pěkně zpracovali, aby tím uspěli, zaujali hodnoticí komisi, ať už to jsou krajští zastupitelé, nebo úředníci krajů.

Protože de facto každý starosta chce opravit hasičskou zbrojnici, mateřskou školu, základní školu, kanalizaci, vodovod, jenom někdo nemá dostatek úředníků, aby napsal takzvaně kvalitní projekt.